Pan poslanec Černohorský hlasuje s náhradní kartou číslo 12, paní poslankyně Šlechtová hlasuje s náhradní kartou číslo 6.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš zahraniční cesta, Karel Havlíček zahraniční cesta, Jana Maláčová do 12 hodin pracovní důvody, Lubomír Metnar zahraniční cesta, Tomáš Petříček zahraniční cesta, Robert Plaga pracovní důvody. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony vrácené a zamítnutém Senátem.

S přednostním právem pan předseda Faltýnek. Děkuji. Prosím, máte slovo, pane předsedo. Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. Dovolte mi, abych navrhl změny v pořadu schůze po debatě dneska na grémiu. A ty návrhy jsou následující. Za prvé vyřadit z pořadu schůze bod č. 154, tisk 301, jedná se o třetí čtení Ministerstva vnitra vnitřní správa. Dále za třetí čtení dnes zařadit bod č. 34, tisk 267, jedná se o poslanecký návrh KDUČSL, poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, druhé čtení. Další bod, č. 83, sněmovní tisk 313, poslanecký návrh Starostů a nezávislých sídla státních úřadů, první čtení. Jedná se vlastně o tři zákony, které jsme nestihli projednat v tom opozičním okénku ve středu.